Jako velký problém projednávaného tisku vnímám změny právě v odchodu do předčasného důchodu.

Nemohu však souhlasit s tím, že souhrn těchto změn je tak negativní, že představuje téměř znemožnění odejít do předčasného důchodu pro velkou skupinu lidí. Opět se dostávám k tomu, že je nutné u této problematiky velmi citlivě vnímat sociální dopady. Zde vidím řadu problémů. Jeden z nich je snížení doby, kdy je možné odejít do předčasného důchodu, na tři roky. Toto omezení považuji opravdu za nespravedlivé a naprosto nedostatečně zohledňující individuální okolnosti a potřeby lidí v předdůchodovém věku. Každý člověk má odlišné zdravotní, osobní a rodinné okolnosti. To by mělo být bráno v úvahu při rozhodování o změnách podmínek předčasného důchodu. Navrhovaná změna je z tohoto pohledu příliš přísná. Je třeba si uvědomit, že každý člověk může být postižen nečekanými událostmi, které ho přinutí opustit pracovní prostředí dříve, než by si přál. A nemůžeme zavírat oči před tím, že pro takové rozhodnutí mají tito lidé závažné důvody. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ovlivňuje rozhodnutí o předčasném odchodu do starobního důchodu několik faktorů.

Ale praxe ukazuje něco jiného. Přestože společnost vnímá, že pracovní fáze života se prodlužuje, přesto se stále starší lidé setkávají s mnoha předsudky a stále nám také chybí nabídka zkrácených úvazků, dostatečného počtu zkrácených úvazků, sdílených a jiných flexibilních úvazků, které přece jenom starším lidem pomáhají zůstávat na trhu práce delší dobu. Změny v předčasných důchodech kritizují také odbory. Například místopředseda Českomoravské konfederace se k tomu vyjádřil takto: Zvlášť tíživá bude tato změna pro pojištěnce, kterým prostě životní situace neumožňuje ze zdravotních důvodů či pro situaci na trhu práce v jejich regionu pracovat až do dosažení důchodového věku. U nich dojde k většímu snížení starobního důchodu, popřípadě jim nárok na dřívější odchod do důchodu nevznikne vůbec. Úsporu v oblasti důchodového pojištění tak vyrovnají vyšší výdaje na dávky za cenu ústrků, nárůstu administrativy a pocitu nespravedlnosti na straně postižených pojištěnců, zejména těch, kteří po celý svůj aktivní život odváděli pojistné na sociální zabezpečení. Jsem přesvědčena, že ve správném důchodovém systému mají být zachovány přístupné podmínky pro možnost individuální volby člověka, zvlášť v případech náročných životních situací spojených s nemocí nebo s jiným hendikepem. Bohužel některé změny, které jsou v projednávaném tisku, mají tak negativní dopad, že budou v podstatě odchod do předčasného důchodu pro některé skupiny lidí znemožňovat. Už nyní se setkáváme s tím, že trvale až o tisíce korun nižší předčasný důchod než ten řádný mnohým seniorům způsobuje ekonomické problémy.

Většinu výdajů dávají na nezbytné statky, jako jsou nájem, jídlo, energie a léky.

V souvislosti s touto problematikou považuji za velkou chybu, že k úpravě parametrů u předčasných důchodů spojených s mimořádnými valorizacemi vláda nepřistoupila v době, kdy již bylo jasné, že inflace se dostane k tak vysokým číslům.

Většina z nich je odkázaná jen na starobní důchod a vysoká inflace, vysoké ceny potravin i služeb je výrazně ohrožují.

Nemůžeme s předloženými změnami souhlasit, protože budou znamenat, že se postupně bude podíl důchodců v příjmové chudobě ještě zvyšovat. Tolik vše, děkuji za pozornost.

Děkuji.

Takže jsem se s tím materiálem snažil seznámit a zjistil jsem, že se jedná o pouhopouhé parametrické změny, o nic jiného než o parametrické změny. Takže ten slib, že to bude důchodová reforma to by znamenalo samozřejmě zohlednit i příjmovou stránku a naplňování důchodového účtu a samozřejmě racionalizaci výplaty těch důchodů, jejich výpočtů a podobně , tak se zúžil na změny několika parametrů.

Setkáváme se s tím dennodenně. Vám se už podařilo a my to rozporujeme, že šlo o nelegální cestu snížit zákonnou valorizaci důchodů o 1 000 korun v průměru u jednoho důchodce.

V tom dopise zazněly některé nepravdy, například o tom, že se to výpočtu důchodů příliš nedotkne, a zamlčela se tam třeba ta otázka zohlednění pouze jedné třetiny růstu reálné mzdy při případné valorizaci. Takže těch problémů je tam víc. Tak například v § 31 se snižuje možnost dřívějšího odchodu do důchodu z pěti let dříve před řádným termínem na tři roky.